Děkuji, pane místopředsedo.

Podotýkám, že jde o žádosti, kdy musí být data rychle zajištěna, ještě nedochází k fyzickému přístupu k těmto datům, resp. tato data nejsou v tuto chvíli zpřístupňována co do svého obsahu ani českým orgánům činným v trestním řízení, natožpak zahraničním.

Proto ji vláda navrhuje odvolat.

Děkuji, a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Pan poslanec.